Takže když bych to shrnula, myslím si, že abychom opravdu mohli ty humanitární dávky poskytovat jako řádný hospodář, při vědomí toho, že je chceme poskytovat, a současně jedním hlasem tvrdili, že i zpřísňujeme kontrolní mechanismy, tak musíme znění zákona doplnit nebo měli bychom navrhované znění zákona doplnit o upozornění pro žadatele, jaké budou konsekvence, pokud to jejich čestné prohlášení se ukáže jako nedůvodné, neúplné, nepravdivé až podvodné, doufejme, že těch případů bude málo. To mně tam velmi chybí. Myslím, že to jsou otázky, na které by měl ten sociální výbor odpovědět, a pokud na ně neodpoví, tak bychom měli připravit velmi rychle pozměňovací návrhy, které by doplnily příslušná ustanovení.

Je pravda, že to není můj tisk takzvaně, tak mohla jsem také něco přehlédnout.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Toto se snažíme eliminovat.

Potom otázka čestného prohlášení a vůbec kontroly příjmů.